Je to česká specialita? Je to výmysl naší vlády? Není a přistupuje k tomu více a více států.

Samozřejmě je to zatím jenom headline jako u nás ve smyslu: musíme porovnávat konkrétní řešení a konkrétní sazby. Ale mně to přijde logické, pokud jsou dodatečné vysoké výdaje na energie a ty jsou a platí je jak domácnosti, tak instituce, tak firmy, tak někde ty zisky vznikají. Co je špatné na myšlence je to mimořádné na určitou dobu tyhle mimořádné zisky zdanit a použít na kompenzace? Nemusíme, můžeme ty velké zisky nechat a prohloubit deficit státního rozpočtu s dopady na platbu úroků, které jsou. My říkáme, že má existovat solidarita s těmi, kteří díky vnějším okolnostem mají mimořádné zisky.

Na tom není žádné porušení předvolebních slibů, nic takového tam není. A uvidíme, já myslím, že brzo se budeme bavit o parametrech v Poslanecké sněmovně a věřím, že i tady najdeme nakonec větší shodu než jenom vládní většinu, protože mi to přijde efektivní, logické a myslím, že to chápou, když se tomu brání, i ti, na které ta daň bude bezesporu mířit. Anebo řekneme: Ne, nechte si ty zisky a my prohloubíme schodek veřejného rozpočtu. To jsou podle mě tři možné varianty. My jsme se jako vláda a vládní většina rozhodla, že budeme kompenzovat, kolik jenom unesou veřejné rozpočty, a řekli jsme, že v rámci té bilance přemýšlíme o tom, že bychom neočekávané zisky nějakým způsobem zdanili.

My jsme žádné úspory... Na ty navržené úspory se těším ze strany opozice, a pokud budou proveditelné a rozumné, budu první, který je podpoří.

Říkám to dopředu, než jsem ten návrh načetl, směřuje to k řádné Poslanecké schůzi, nesměřuje to k žádným brzkým termínům nebo mimořádným schůzím.

Pokud pak budou konkrétní dotazy ke konkrétním položkám, k jednotlivým kapitolám, jsem připraven na ty dotazy odpovídat, případně hájit či vysvětlovat. Děkuji za pozornost. Také děkuji, pane ministře. V tuto chvíli nepadl, děkuji.

Dobrý den, kolegyně, kolegové. Já mám faktickou na odcházejícího pana ministra.

Už vidím pana ministra práce a sociálních věcí, děkuji, ale avizovala jsem, že bude... Určitě. Děkuju. Má někdo problém, když budeme pokračovat v jednání? Nevidím žádnou námitku, takže v tuto chvíli s faktickou poznámkou paní poslankyně. Máte slovo. Dobrý den ještě jednou, kolegyně, kolegové.

Děkuji, paní poslankyně, za dodržení času.

Děkuji za slovo.

To je asi normální, to bychom dělali taky.

A mě by pak zajímalo skutečně, jak si představuje pan ministr financí kolaps.